Vážená paní ministryně, prosím pěkně, pokud vám přijdou informace o tom, že někde je něco zneužíváno, tak určitě víte, jak máte konat. Bod další.

My na tom máme zájem.

Vím, jak je to náročná práce. Vy tady mluvíte o něčem, o čem prakticky nemáte ani ponětí. Takže prosím, vaše dvě minuty.

Poslanecká sněmovna bez rozdílu politického zabarvení ve snaze pomoci řešit sociální věci mimo jiné jedno z těch dvanácti usnesení zní, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby uložila Ministerstvu práce a sociálních věcí neprodleně tam je ten termín neprodleně předložit analýzu dosavadního vícezdrojového financování sociálních služeb.

Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Bartošek má faktickou poznámku. Děkuji, pane místopředsedo.

Je to velmi jednoduché, a vracím to k té diskusi, která zde byla před pár týdny, nebo dny, to je celkem jedno. Anebo chybějící peníze řeknete: milé kraje, sáhněte si do svých rozpočtů a dofinancujte si to, jestli nechcete, aby se lidi propouštěli.

To, že se necháváte ze strany hnutí tímto válcovat, je bohužel vaše chyba. Nyní požádám o faktickou poznámku pana poslance Bělobrádka.

Myslím si, že by to opravdu mohla přednášet. Musím vyslovit poklonu, skutečně to umí velmi dobře. Já jsem přesvědčen o třech věcech.